Na jeho tvorbě se podíleli senátoři, ale také hlavně Správa Národního parku, rada Národního parku Šumava, také Sdružení šumavských obcí, oba kraje, na to nesmím také zapomenout, a část vědecké obce, která s tímto postojem národního parku souhlasila.

Mezitím ale vystoupila paní kolegyně Vlasta Bohdalová se stanoviskem klubu sociální demokracie, s návrhem na vyřazení tohoto návrhu z pořadu naší schůze.

Byl jsem přítomen na jednání petičního výboru, když byla hnutím Duha předávána petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava, a musím říci, že to byla použiji slova demonstrace ekologického aktivismu.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Registruji tento návrh. Hezké odpoledne dámy a pánové. Já jenom velmi stručně bych reagoval na slova a návrh pana poslance Farského k zákonu o registru smluv. Ta informace nebyla úplně objektivní. Částečně už to vysvětlil pan ministr Chovanec. Na tom návrhu se pracuje. My jsme přizvali zástupce Rekonstrukce státu na jednání i koaliční rady a chceme, aby z toho nevznikl legislativní paskvil. To, co tady bylo navrženo, je velmi narychlo a my bychom byli rádi, abychom tento zákon kvalitně uvedli v život v průběhu letošního roku, to znamená do konce letošního roku. Ale to, co tady navrhl, ty termíny, kolega Farský, si myslím, že není úplně reálné. Pan předseda Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura.

Dámy a pánové, dovolte stručné stanovisko poslanecké klubu TOP 09 k jednomu návrhu, který zde padl.

Tyto dva body při jisté míře zobecnění mají jedno společné téma, a sice těžký konflikt privátních obchodních zájmů se zájmy environmentálními, se zájmy životního prostředí a krajiny. Zamyslímeli se nad tím, jaký je důvod jejich vypuštění z této schůze, tak prostě jediný. Ten důvod se jmenuje nechceme přiznat barvu před volbami. Ne že čekáme ještě nějaké argumenty, ne že máme zadány nějaké analýzy. Obě dvě tato témata se diskutují velmi dlouho, že nikdo z nás už nemůže mít více relevantních informací, pouze každý z nás váží jinou prioritou, jiným pohledem a nic jiného nezbývá než parlamentní diskuse a politické rozhodnutí. Ti, kteří budou hlasovat pro vyřazení těchto bodů, tu parlamentní diskusi nechtějí před volbami, protože promiňte mi to nechcete hrát se svými voliči fér hru. Já bych chtěl velmi poprosit, abychom tyto body nevypouštěli. Veřejnost má právo znát naše názory, má právo znát naše postoje k těmto návrhům. Za předpokladu, že tyto body budou vypuštěny, prosím o pochopení, že poslanecký klub TOP 09 se zdrží hlasování při programu, protože nechceme asistovat při nemožném a alibistickém postoji.

Já věřím, že pak mi někdo odpoví. K tomu návrhu zákona o registru smluv. Je hezké, že vládní koalice projednává tento zákon, nic proti, ale je to poslanecký návrh.

A pokud si vzpomenete na historii vzniku toho zákona, tak ten zákon byl napsán dřív, než vznikla Rekonstrukce státu. Takže legitimní postup je takový: pokud se vám ten zákon nelíbí, tak hlasujte proti a připravte vlastní. To je přece legitimní postup. Kdo o tom rozhodl? To je poměrně nezvyklé. Pokud ano, kdo navrhl či kdo hlasoval pro vyřazení tohoto bodu. Takhle se přece k poslaneckým tiskům nedá přistupovat.